Goravica. Izvolite. Ostala sam dužna da odgovorim na primedbu koja je data, vezano za kandidatkinju za predsednicu Višeg suda u Kruševcu, sudiju Katarinu Bošković. Pre svega, izvinjavam se ovom uvaženom domu zbog greške u godini. Primite naše izvinjenje.

Sudija Katarina Bošković će sledeće godine navršiti 65 godina, a ne 67 kako je rečeno. Po zakonu ima prava da ostane na funkciji predsednika suda do kraja predsedničkog mandata, bez obzira što navršava uslove za penziju. Inače, navedena sudija je bila predsednik Višeg suda u Kruševcu, u periodu od 4. juna 2014. do juna 2019. godine. Sada se nalazi na mestu vršioca funkcije predsednika tog suda. Bila je jedini kandidat za mesto predsednika tog suda. Ispunila je sve uslove u okviru ocenjivanja rezultata njenog rada, programa rada i razgovora sa kandidatom i obzirom na činjenicu da rezultati rada tog suda i njeni lični rezultati opravdavaju to da ona bude ponovo predsednik, tek od činjenice da je bila jedini kandidat, te da bi sud u protivnom ostao bez predsednika suda, VSS je predložio ovu kandidatkinju za predsednika suda, bez obzira, dakle, na činjenicu da ona zaista ispunjava uslove za penziju sledeće godine u junu. Ne znam da li imam prava na to, ali želim da izrazim protest povodom izjave gospodina Aleksandra Šešelja da su sudije samo puki izvršioci političkih naloga. Tako nešto nije tačno i dužna sam da reagujem. Hvala.

Dakle, on je rekao kako je to glavni razlog za ustavne amandmane jeste pritisak koji dolazi zato što Narodna skupština bira sudije. A to da su sudije samostalne i nezavisne, to možda postoji u nekoj priči, u nekom papiru, u nekom predlogu itd, ali u realnosti zaista to nije tako. To nije ništa novo i u to zaista ni vi, uvažena gospođo, ne biste mogli nikog da ubedite u Srbiji. To već postoji od 2000. godine, a videli smo i, naravno, sa velikim procesima kako završavaju kada su pre svega u pitanju neki bivši pripadnici na primer režima DS. Mi smo ovde slušali svašta o kriminalu njihovom i o „Heterlendu“, i o pljačci, i o Pajtiću i o raznima, pa vidimo da neko dobije nanogicu šest meseci ili godinu dana. Zamislite proces zbog ubistva Zorana Đinđića. Neko će da kaže da je tu sudija Nata Mesarović donela samostalno svoju odluku bez pritiska izvršne vlasti. Eto, to je jedan glavni primer koji vam sve to posle potvrđuje. To je situacija, nažalost, u pravosuđu u Srbiji i ništa novo. Mi možemo da pričamo kako je to super što mi prihvatamo primedbe Venecijanske komisije, ali to neće apsolutno poboljšati naš pravosudni sistem, ostaćemo tu gde jesmo, biće možda još i gore, a sve što ćemo dobiti neko tapšanje po ramenu, bravo, zbog toga će Srbija da bude ugledna evropska zemlja. To je trenutno, nažalost, realnost u Srbiji. Sada reč ima Biljana Pantić Pilja. Hvala vam. Poštovani članovi VSS, poštovane kolege, svašta bih sad imala ja ovde da kažem pošto sam poslušala moje uvažene kolege koje su diskutovale čitav dan, pa ću probati da sublimiram iz nekog svog iskustva, kao i poslanik i kao advokat koji ima velike veze sa sudom, odnosno svakodnevno ide na suđenja i prisustvuje suđenjima. Za početak, nisam ja neki veliki fan Visokog saveta sudstva, kao neke moje kolege što su vas nahvalile. Prvo, smatram da je predsednik Visokog saveta sudstva trebao danas da dođe ovde pred nama, da nam obrazlaže svoju odluku. Moj stav je da je trebao da dođe ovde. Verujem da on ima posla, ali ovo je jedan od njegovih poslova da dođe pred narodne poslanike, a ne da pošalje vas, uz dužno poštovanje prema vama. Drugo, od svih kolega koje su danas diskutovale, gospođa Vjerica Radeta mi je najbolja, oko 80% se mogu složiti sa njom, ne mogu da se slažem 100% jer sedela bi tamo verovatno, ali 80% onoga što je rekla koleginica Vjerica Radeta mislim da je u pravu. (Narodni poslanici SRS, dobacuju.) Ako može malo tiše kolege, znam da ste oduševljeni, ali samo malo tiše da obrazložim ovo što sam htela. Prvo, odluku ste nam pročitali. Uz dužno poštovanje, vi niste ovde spikeri, mi smo dobili tu odluku i mi smo to vrlo pažljivo pročitali. Drugo, smatram da su biografije koje nam dostavljate svaki put sve oskudnije i oskudnije. Znam da prosek studiranja i prosek godina studiranja nije uslov, ali do nedavno ste nam dostavljali takve podatke. Ja sad, čitajući, zaključim da neki kandidati koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, su studirali do 27, do 29 godine što je deset godina studiranja. Ne znam iz kog razloga se kriju te informacije. Ja sam ujedno, kao član stalne delegacije parlamentarne Skupštine Saveta Evrope, član Komiteta za izbor sudija Evropskog suda za ljudska prava. U tom Komitetu dobijamo vrlo opširne biografije kandidata, sa kojima vodimo razgovor i biramo ih, čak i ispitujemo. Do skoro sam čak bila i pristalica da izbor sudija ne treba više da se vrši u Skupštini. Promenila sam to svoje mišljenje baš imajući u vidu rad Visokog saveta sudstva. Zato što ne znam šta je za pojedince iz Visokog saveta sudstva dostojnost, šta su ti moralni kriterijumi navedeni u članu 45. Zakona o sudijama, šta je sa nepotizmom, jer svaki put se tu negde pronađe neki kandidat koji ima neke veze sa nekim, šta je sa pravljenjem sudijske kaste. Pošto od 22 kandidata koje prvi put biramo na sudijsku funkciju, samo jedan kandidat nije iz pravosuđa, nema ni jednog kandidata iz advokature, nema ni jednog kandidata iz privrede. Nikoga, samo sudijski pomoćnici i korisnici početničke obuke. Takođe, u biografijama vidim da su neki kandidati završili početničku obuku 2015. godine. Šta su radili posle? Kakve su to biografije? Kako ja sada da zaključim da je neki kandidat dostojan. Takođe imam pitanje za vas, da li kandidat koji je zaposlen u nevladinoj organizaciji je dostojan kandidat? Da li ispunjava moralne uslove? To je pitanje za Visoki savet sudstva. To nam niste navili u biografijama, morala sam da guglam kandidate zato što nam ne dostavljate potpune biografije, a onda pričamo o politizaciji sudija. Ne, sud je zatvorena kasta u koju ne može niko da uđe. Na stranu ovih 22 kandidata, ja ne znam kakvi su oni, ne znam nikoga lično, nadam se da će biti dobre sudije, izražavam veliku sumnju. Na primer, sudije koje birate po konkursu, evo skoro je izabrana sudija u Novom Sadu, u Viši sud. Znate šta je prvo uradila u junu mesecu kada je dobila svoje predmete? Odložila je suđenje zakazano za novembar i zakazala ga za februar. Šta je sa efikasnošću srpskog pravosuđa? Znam da je mračni srednji vek sinonim za mračno pravosuđe 2009. i 2010. godine, ja sam tada bila u sudu pripravnik volonter i znam kako je rađena reforma pravosuđa, znam šta je urađeno sa sudijama. Znamo i kako su sudije tada birane, po kafanama i po političkoj pripadnosti, pa smo dobili 700 tužbi za naknadu štete.

A tako vas bije glas, da neke sudije uporno konkurišu i ne mogu da budu izabrane, jer im se tako nešto kaže. Šta je sa kandidatima za prvi izbor za sudiju? Znam kandidate koji konkurišu, koji su završili fakultete za tri i po godine. Njih nikako da izaberete. Kako Visoki savet sudstva utvrđuje ko je dostojan? To je moje pitanje. Kako utvrđujete ko je dostojan? Na osnovu kojih moralnih kriterijuma? Zašto nemamo sve podatke, ako već treba da ustanemo i da ovde glasamo. Još uvek imamo ta ovlašćenja da glasamo za sudije, još uvek. Na stranu to što vi birate one po konkursima. Ima svega i svačega. Ima sudija koje izaberete u viši sud, a budu tu dva tri meseca pa brzo odu u apelaciju. Neki nikako da dođu do te apelacije. Po kojim kriterijumima birate sudije? Što se tiče suđenja sudija. Znam da je sudijsko uverenje nešto na čemu se zasnivaju presude, ali šta je sa pravnom sigurnošću? Šta je sa efikasnošću, ekonomičnošću? Znate da imamo masovne tužbe, neću da govorim šta je predmet spora, ali postoje. U jednom sudu spisak sudija koji usvaja tužbeni zahtev, drugi spisak u istom sudu sudija koji odbijaju tužbeni zahtev. Kakvu garantujemo pravnu sigurnost građanima Srbije kad podnose tužbu? Da podnesu, vide ko je sudija, pa povuku tužbu, pa ponovo podnesku na pisarnicu dok ne dobiju sudiju sa svog spiska. To je pravna sigurnost koju nam garantujete. Nema zauzimanja pravnih stavova decidnih, nego izokola, a birate, kao što rekoh sudije, opet vam ponavljam sudija koju izaberete u viši sud u junu mesecu otkaže ročište u novembru i zakaže za februar. Treba valjda vreme da se pripremi. Pravosuđe jeste u boljem stanju nego kakvo je bilo. To jeste fakat. Ima manje starih predmeta, ali i dalje se sudije ponašaju tako kako se ponašaju, zato što vi birate takve sudije i zato što, daću sebi za pravo, Narodna skupština ne dobija biografije da bi mogla da vidi ko je tu u stvari dostojan, ko nije. Kako ste došli do ovih kandidata? Kako ja da znam da nije bio neki bolji kandidat? Ne mogu da ne pomenem, pošto je indirektno povezano sa pravosuđem Srbije, ne mogu da ne pomenem da je sinoć u jednom opozicionom glasilu izašla izjava potrčka Vuka Jeremića, Bore Solunca nekadašnje perjanice DS, gde je najgnusnije uvredio Miloša Vučevića, gradonačelnika Novog Sada. Još jednom se pokazalo da je bitno ko priča a ne šta priča. Miloš Vučević je dva puta izabran za gradonačelnika Novog Sada, što se nije desilo u istoriji grada. Bora Solunac nije dobio izbore ni u svom selu odakle je. Bora Solunac je glasao iz Soluna 2001. godine, Zakon o radu, Bori Soluncu je zastareo postupak u prekršaju, toliko o tome, pošto imamo digresije, imamo klijente kojima nikako da zastare slučajevi, ali Bori Soluncu zastari prekršaj. Čovek je osuđivan i vodi se pred Specijalnim sudom krivični postupak protiv njega, pa se nadam da će ovaj put sudije da sude po zakonu, a ne po carstvu, što bi rekao Dušanov zakonik. Hvala gospođo Pilja. Pravo na repliku ima Vjerica Radeta. Izvolite gospođo Radeta. Rasprava koleginice Pilja zaista ohrabruje. Nisam se ja javila zato što je ona rekla da je saglasna, uglavnom sa svim onim što sam ja rekla, jer je činjenica da sam ja iznosila argumente, kao što ih je i ona malopre iznela, ali ohrabruje da ovakva diskusija dolazi od strane poslanika vlasti. Zaista je krajnje vreme da se na ovaj način i poslanici vlasti ophode i prema Visokom savetu sudstva, kada je to potrebno i prema Vladi Republike Srbije kada je to potrebno. Moramo da se naviknemo da vi koji sedite tu, ovo se sada ne odnosi na vas kolege poslanike, da vi tu niste bogom dani, da vi tu niste lutke od porcelane, koje mi ne smemo da pipnemo. Mi smo ovde da raspravljamo, da iznosimo određene stavove. Koleginica Pilja je očigledno mnogo toga iznelo kao advokat iz svoje sudske prakse. Vi ste malopre rekli da morate, ne znam koji ste izraz, neki malo teži upotrebili da se ne suprotstavite ili tako nešto, Aleksandru Šešelju, za ono što je on rekao kada su sudije u pitanju. Vi treba da odgovarate, ako mislite da imate argument, ali nije argument, ja moram da se suprotstavim jer to nije tačno. Znate, mi govorimo šta je tačno i mi govorimo za šta mi imamo dokaze i šta nije dobro, i kažemo zbog čega, a odgovor samo da to nije tačno, dozvolićete, nije odgovor. Zamislite vi sudije u obrazloženju da tako napišete. Vi bar znate da bez argumenata ne može i ne sme da se govori. Zato kažem da je dobro, ponavljam to sa početka, da je dobro da koleginica Pilja, i nadam se da i ostali advokati imaju to iskustvo, mogu slobodno da iznesu svoje utiske i ono što im jeste pokazala praksa. Koleginica Pilja može da se pojavi svojim klijentima i da dobija nove klijente, i tako dalje, ali advokat koji ovde brani vas i brani pravosuđe, brani sudove, pa kako će njemu doći neko u advokatsku kancelariju i da kaže - koga ti braniš, moj spor traje 17 godina, a ti tamo braniš neke sudije. Moramo uneti malo realnosti i moramo da se ponašamo u skladu sa onim što nam se dešava u životu. Izvolite, gospodine Pantiću. Odgovorio bih na primedbe koleginice koje je iznela na račun rada Visokog saveta sudstva. Prvo, u pogledu dostojnosti. Znači o dostojnosti kandidata izjašnjava se organ, organizacija, odnosno sud u kome taj kandidat radi. Ako je u pitanju stručni saradnik o njegovoj dostojnosti se izjašnjava sud u kome on obavlja posao stručnog savetnika, jer to su ljudi koji njega najbolje poznaju, on radi u toj sredini i oni se izjašnjavaju o dostojnosti tog kandidata. Ako je u pitanju advokat, Advokatska komora se izjašnjava o dostojnosti. Znači, o dostojnosti se izjašnjava ona organizacija u kojoj taj kandidat radi. Što se tiče podataka koje dostavljamo u materijalu poslanicima Narodne skupštine, mi dostavljamo one podatke koje su zakonom propisane kao merilo i kriterijum za izbor kandidata koji se prvi put biraju za sudijsku funkciju, a za predsednike sudova isto tako one podatke koji su propisani kao merilo i kriterijumi za izbor predsednika sudova.

Tako da, Apelacioni sudovi su dostupni i sudijama privrednih sudova. Što se tiče primedbi da navodno biramo samo sudijske saradnike, mislim da ni ta primedba ne stoji, jer imamo slučajeve da smo izabrali i advokate za prvi izbor sudija, evo sada imamo ovde iz Gradskog pravobranilaštva, u Nišu smo izabrali iz Vojnog pravobranilaštva kandidata za sudiju, tako da apsolutno biramo iz drugih oblasti, iz drugih kategorija lica za sudije. Ali, činjenica je jedno, da sudijski saradnici prvo oni rade, oni su dugogodišnji sudijski saradnici, oni se na neki način školuju od početka za sudiju. Kada procenimo da je saradnik bolji kandidat od nekoga ko nije saradnik, normalno je da izaberemo saradnika. Što se tiče ovog osnovnog kruga lica, treba da imate u vidu da će nakon ustavnih promena, da će jedino Pravosudna akademija biti u ulazu sudstva, tako da ćemo morati samo da biramo sudije iz kruga lica koji su završili Pravosudnu akademiju ako se usvoji. A prema sadašnjem stanju stvari, Pravosudnu akademiju može da upiše svako. Znači, bukvalno, i onaj koji radi kod privatnika, u radnoj organizaciji, u državnoj upravi, kao advokatski pripravnik, saradnik, znači, svako ko ispunjava uslove može da upiše Pravosudnu akademiju, odnosno ko položi prijemni za Pravosudnu akademiju. Tako da je svim tim licima, i advokatskim pripravnicima koji imaju položen pravosudni ispit i zaposlenima u drugim radnim organizacijama, i u državnim službama, znači, svima je dostupna ta Pravosudna akademija pod jednakim uslovima. Prema tome, ako neko zaista ima baš jaku volju da postane sudija, on može i taj put da izabere, da upiše Pravosudnu akademiju, da bude polaznik početne obuke, da završi tu početnu obuku na Pravosudnoj akademiji i to mu je siguran put u pravosuđe. Mimo toga, mimo Pravosudne akademije i mimo stručnih saradnika, mi biramo i direktno za sudije koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju iz kategorije lica koji ne spadaju ni u sudijske pomoćnike, ni u polaznike početne obuke, odnosno svršene polaznike početne obuke na Pravosudnoj akademiji. Ja mislim da bi to bilo to. Sada pravo na repliku ima Biljana Pantić Pilja. Izvolite. Gospodine Pantiću, sve ovo što ste mi ispričali je ukoliko se usvoji da samo lica sa završenom Pravosudnom akademijom. Ja sam govorila o konkretnom slučaju danas, odluka, vi kažete - ima i drugih kandidata. Da, to sam i ja navela. Od 22 kandidata, samo je jedan zamenik gradskog pravobranioca. A to što ste sad rekli, pa, naravno, onaj ko je u sudu, bliži sudu, nigde ne piše u zakonu, gospodine Pantiću, da samo sudijski pomoćnik može da bude sudija a ne neko drugi.

Izvolite. Ja sam rekao da i po sadašnjem zakonu Pravosudnu akademiju može pod jednakim uslovima da upiše kako sudijski pomoćnik, tako i advokatski pomoćnik i lice koje je zaposleno u bilo kom državnom ili privatnom preduzeću ili organu.

Sada reč ima narodni poslanik, gospodin Petar Jojić.

Gospođo ispred Visokog saveta sudstva, vi ste pomenuli malo pre, a ovo vam nije prvi put, slušao sam ja vas, ovo je treći put, kada vi pričate šuplje priče i iznosite laži… Možemo da razmenjujemo argumente.

On mora poštovati Skupštinu i narodne poslanike koji ih biraju, a ne da dođu sa lažnim izveštajima i neosnovanim izjavama. Gospođa je malo pre rekla kako se vode disciplinski postupci protiv onih koji čine disciplinske prekršaje u toku suđenja u toku svoga mandata. Gospođo, vi ne rekoste koliko je podneto disciplinskih prijava 2016, 2017, 2018. i 2019. godine? E, sad ću vam reći, jer sam od Visokog saveta sudstva, koje je potpisao Milojević, rekao sledeće, a vi ste to zaobišli, smišljeno, da prevarite narodne poslanike: "Uvidom u evidenciju - Petru Jojiću odgovor na pitanje - disciplinskog tužioca utvrđeno je da je u toku 2016. godine dostavljena 831 disciplinska prijava, u 2017. godini 588 disciplinskih prijava, u 2018. godini 582, a u prvih šest meseci 2019. godine 242 disciplinske prijave" Od toga, gospođo, što ne dadoste obrazloženje narodnim poslanicima, da je od toga svega 31 uzeta u rad. Šta je sa one 2.200 prijava? Ovaj narod poludio pa tuži i žali se na predstavnike pravosudnih organa od besa? Od muke, jer su ih mnogi u crno zavili. A Visoki savet sudstva toleriše predsednicima sudova što se krši zakon od strane pojedinih sudija.

Šta je Visoki savet učinio? A još da vas nešto naučim pameti ovde. Vi ste počinili grubo kršenje Ustava iz člana 21, iz člana 36, iz člana 99, iz člana 153. Gospođo, vodite disciplinske postupke. Jel vi donosite rešenje o vođenju disciplinskog postupka i odluku, formalno-pravnu? Vi kršite član 36. Ustava Republike Srbije.

Od toga, 1.959 su žene, a samo 776 su muškarci. Kršite član 21. Ustava Republike Srbije, diskriminacija.

Sudskih pomoćnika imate 1.595, državnih službenika imate 5.851 i 3.700 nameštenika. Sudovi su rasterećeni. Govorile su moje uvažene kolege ovde danas da je veliki broj poslova detaširan, izmešten iz suda, to jest uvođenje javnih beležnika, uvođenje javnih izvršitelja, Agencije za mirovno rešavanje sporova, čime su to sad neki pojedinci opterećeni. Gospodo, vi ste krivi iz Visokog saveta sudstva, a vas ne treba zvati Visoki savet sudstva. Treba reći – savet sudstva. Vi kao visoki predstavnik iz EU kad dođete u ovu Skupštinu. Prema Zakonu o budžetu, gospodo, svi sudovi u Srbiji se finansiraju sa 24 milijarde dinara. Rashodi za sudove su 1,93% iz budžeta. Da bi se sprečila korupcija, gospodo iz Visokog saveta sudstva, a to ja predlažem odgovorno kao advokat i kao čovek skoro sa 50 godina pravne struke i bivši ministar pravde, molim vas da se povećaju plate nosiocima pravosudnih funkcija da bi sprečili korupciju. Ja da sam u mogućnosti i da se pitam, 100% bih povećao plate nosiocima pravosudnih funkcija. Prema tome, dame i gospodo iz Visokog saveta sudstva, vi i predsednici sudova koje vi birate, ja bih rekao, od Rimljana do današnjeg dana gore stanje u pravosuđu na ovoj teritoriji nije bilo, da ne kažem pogotovo od 2000. godine kada su „dosmanlije“ došle. Žuta pešadija“ se sada utemeljila u sudovima i tužilaštvima da to ne mogu ni atomske bombe da demontiraju. Prema tome, gospodo iz Visokog saveta sudstva, SRS se zalaže da se vratimo u pređašnje stanje, u prvobitno stanje, u redovno stanje opštinskih sudova, okružnih sudova, Vrhovnog suda i isto tako i za tužioce. Ko je odgovoran, zašto se toliko priča – nerešeni predmeti? Ko? Predsednici sudova, to su turisti u najvećem delu. Prvi su oni kada su savetovanja na Tari, na Zlatiboru, na Paliću, u Vrnjačkoj Banji, na Zlataru, gde ih nema. Oni su prvi, vode sekretarice sa sobom da ih edukuju na tim savetovanjima. E pa, neka ih edukuju tamo gde rade, gde su sudovi. A vi, gospođo, sećam se vas kada ste vi govorili pre dve godine, kada ste govorili o tome koliko ima disciplinskih poslova. Sad pitanja, dajte mi odgovore - od 2016. godine do današnjeg dana koliko je rešeno predmeta u disciplinskom postupku, ime i prezime sudije i koji je ishod odluke? Drugo, kad odbacujete, gospodo, vaši tužioci kad odbacuju disciplinske prijave, zašto ne pišu rešenja sa obrazloženjem? Obavezuje vas član 36. Ustava Republike Srbije. Pa vidite koliko vi kršite Ustav? To niko u državi ne krši Ustav, nego vi. Da li sam vam rekao koje sve članove Ustava vi kršite? Dođete ovde da nam pričate šuplju priču? Znate li za koga je to? Za onoga ko nema pojma šta je pravosuđe. Prema tome, kad dođete ovde morate objektivno izveštavati narodne poslanike i morate znati da ste došli gde vas i bira Narodna skupština i što kaže kolega Mirčić - istinu i samo istinu, jer samo tako možemo pomoći da se otklone brojne nepravilnosti i brojne zloupotrebe u ovom stanju u kome ste vi. Kako je moguće da vi postavljate v.d. predsednike sudova, a šest meseci lišili ste prava Skupštinu da vrši kontrolu nad radom predsednika sudova? Ustav vam to ne daje pravo, čak sprečava. Po Ustavu Skupština bira predsednike, nema v.d. stanja. Drugo, vi ste danas izašli sa jednim brojem, šta je sa drugim brojem što treba da se postavi? To treba, sigurno, da birate ili da sačekate neke druge okolnosti i dogovore? Prema tome, vi ste u obavezi da poštujete, gospodo, Ustav. Moja je molba ubuduće kad dođete ovde, dođite sa tačnim podacima. Kako je moguće predsednik Vrhovnog kasacionog suda, a u stvari on je bio u v.d. stanju? Ispada da je neustavan v.d. birao druge v.d. a Narodna skupština je onemogućena. Razvlašćena je Narodna skupština vašim postavljenjem. Amerikanizacija i evropeizacija naše pravosuđe će da baci na kolena. Budite nezavisni, ali znate kad? Donosite zakonite odluke i niko ne sme da priđe vama i da vas pita. Izvolite. Ne bih baš rekla da je povreda, ali jeste član 27. Razumem da vi, gospodine Marinkoviću, niste mogli da reagujete malopre kada su se ovde obraćali predstavnici Visokog saveta, pre svega zato što niste pravnik. Inače, nemam primedbi na način kako vi vodite sednicu, ali moram da iskoristim ovaj član Poslovnika da kažem da su gospoda pokušali da obmanu Narodnu skupštinu tako što su govorili o oceni dostojnosti kod izbora predsednika sudova. Dostojnost se ocenjuje samo kada se sudije prvi put biraju. Jedanput kad postane sudija više mu se dostojnost ne ocenjuje i ta ocena ne postoji kada su u pitanju predlozi za izbor predsednika sudova. Evo, samo sam, izvinite sad vi što sam ja, na neki način, zloupotrebila ovaj član, ali prosto morala sam radi javnosti da kažem.

Izvolite, gospođo Malušić. Hvala, predsedavajući. Uvaženi predstavnici Visokog saveta sudstva, danas je pred nama Predlog odluke o izboru predsednika sudova, ali i Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, kao i Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu. Naravno, u Danu za glasanje gospoda koja će biti izabrana sam sigurna da će se potruditi da svoj posao rade časno, onako kako to priliči sudijama, a ja ću se osvrnuti na jednog gospodina koji, po meni, ne zaslužuje ama baš nikakvu pažnju. Radi se, na primer, o gospodinu Miodragu Majiću. Taj čovek, volela bih da proceni naše građanstvo, ja ću pročitati, izvor mi je „Embargo“, tačno šta je radio, kako je radio, koliko je to časno, odnosno nečasno, pa neka procene čega mi sve imamo nažalost u sudstvu, odnosno u pravosuđu. Kako je gospodin Miodrag Majić stigao do mesta sudije? Gradio je brzo karijeru u Prvom sudu, pogotovo posle Petooktobarske revolucije, jer je veoma brzo zaboravio na ranije mentore pa je brzometno postao sudija demokrata, privržen uticaju spolja. Sramota, to se tako ne radi, posebno u oblasti pravosuđa. Taj gospodin Miodrag Majić je sudija Apelacionog suda, sudija, bloger, TV zvezda, kritičar vlasti, Vlade, predsednika. Zamislite, molim vas, on koji treba da bude nezavisan? Pravosudni gladijator koji u studiju američke N1 reže kao po panju, optužuje kolege, nipodaštava tužilaštvo, baš kao da se raspričao po zapadnim ambasadama. Izabran je za sudiju Prvog opštinskog suda tako što je preskočio na stotine ondašnjih pripravnika i zaseo u sudijsku fotelju bez i jednog dana staža u tom sudu. Tu je gospođa Pilja u pravu, sramota je ovo što su oni radili. Sigurna sam da vi to danas više nikada nećete ponoviti. Za njega su govorili da je voleo da putuje uglavnom o trošku drugih. Taj isti kaže, embargo, je vrlo brzometno postao istražni sudija, predsednik veća, portparol, sve do 2005. godine kada je zaseo u fotelju predsednika Prvog suda. Postao je predsednik Prvog opštinskog suda, ne znam šta sve nije postao zahvaljujući svojim prijateljima, pajtosima. Pričalo se da je ipak fotelju predsednika suda zaradio, znate kako? Tako što je ocinkario ondašnjeg predsednika suda, Vojkana Simića, da predmete usmerava sudijama po svom ćefu. Sramota jedna. To postoji, to mora da se kaže da ljudi znaju ko je čovek, prosto, mora da se kaže. Zvanje doktora pravnih nauka stekao je 2008. godine i ono što je više od toga obeležilo, obeležilo odbranu doktorskog rada, bilo je prisustvo njegovog kuma Gorana Ilića, čoveka sa kojim će osam godina kasnije osnovati CEPRIS, slušajte – Centar za pravosudna istraživanja. Nevladino udruženje, sa kojim će tek žestoko udariti po srpskom pravosuđu u pokušaju. Sudija, osnovao nevladino udruženje? Molim vas, dragi gledaoci, dobro slušajte šta vam govorim, sudija osnovao nevladino udruženje. Svaka mu čast. I udri po sudijama koje mu ne odgovaraju, udri po predsedniku, udri po poslanicima, udri po svima. Sve što njemu odgovara je u redu, sve što je po pravdi nije u redu. Taj isti u onoj čuvenoj seči neposlušnih sudija i onih koji su se na bilo koji način zamerili dosovskim liderima, despotima iz 2009. godine, dr Majić, ne samo da je preskočio tadašnji Okružni sud i direktno izabran u Apelacioni sud, i to u Odeljenje za ratne zločine, pazite, za ratne zločine, gde je bila duplo veća plata u odnosu na ostale sudije istog suda. Neviđena blamaža srpskog pravosuđa, mora se priznati, u to vreme. U Apelacioni sud je izabran neko ko nikada nije odlučivao po žalbama, bez dana staža u Okružnom sudu, a to mu je bio posao i u apelaciji, molim vas. U Okružnom sudu je ostalo bezbroj sudija koji su stvarno ispunjavali uslove za prelazak u Apelacioni sud. Ja se nadam da se nikada ovo više neće ponoviti i da ovakva fela ljudi neće sedeti u našem pravosuđu. Sada da vidimo ko je taj gospodin. Ovo je tek deo njegove biografije. Ovaj gospodin ima čudne aršine, ovaj Milorad Majić, smeta mu doživotni zatvor za silovatelje i ubice dece, a ništa mu nije smetalo kada je doneo presudu o oslobađanju najgorih šiptarskih koljača. Sudija Apelacionog suda u Beogradu Miodrag Majić, koji je nakon prvostepeno osuđujuće presude za većinu njih, kao član veća, oslobodio krivice 11 članova nakrvavije zločinačke grupe OVK iz Gnjilana, koji su zverski mučili i ubijali Srbe i Rome na tom prostoru, podigao je glas protiv usvajanja „Tijaninog zakona“ Majić je iskoristio gostovanje u emisiji „Utisak nedelje“, da bi poručio da uvođenje doživotnog zatvora bez prava otpusta predstavlja kršenje međunarodnih konvencija i evropskih standarda, ali i Ustava Srbije. Gospode Bože. To je učinio uoči izjašnjavanja poslanika, nas ovde u Skupštini. Srbija o tome, pa i stručna javnost, to je doživela kao direktan pritisak na zakonodavnu vlast, na šta nijedan sudija nema pravo, na isti način ovo su shvatili i poslanici, da bi zbog svega Majić trebalo da se pokrije ušima i da ćuti, umesto što kritikuje zakon koji ima za cilj da zaštiti decu, trudnice, nemoćne, poručuje advokat, gospodin Svetozar Vujičić. Isti ovaj dotični gospodin sudija Majić je poslednji čovek koji bi trebalo da izlazi u javnost, pogotovo što svako njegovo pojavljivanje izgleda kao da je u žutom dresu. On je protiv svega i svačega. Šta god je dobro za ovo društvo, on je protiv, pri tom, on je jedini sudija koji je sa mesta opštinskog sudije otišao direktno u Apelacioni sud, po treći put to pričam, jer je to nonsens, jer je to bezobrazluk, šta god, ne ponovilo se, i to zahvaljujući DS, koja mu je 2009. godine dala da sam bira na koje mesto želi da ode. Zamislite to. Kad smo kod gnjilanske grupe, ta grupa je prvostepeno osuđena, a on ih je pravosnažno oslobodio. No, Kasacioni sud je konstatovao da je ta presuda zahvaćena bitnim povredama zakona i da je kao takva neodrživa, ali to više nije moglo da se promeni, već je Kasacioni sud samo konstatovao da je bila povreda, zaključio je gospodin Vujičić. Podsetimo još da je Apelacioni sud u Beogradu oslobodio krivce i pustio na slobodu svih 11 članova najkrvavije zločinačke grupe OVK iz Gnjilana, koji su tokom 1999. godine zverski mučili i ubijali Srbe i Rome na tom prostoru. Time je negirano da je bilo najkrvavijih i nemilosrdnim zločinima nad Srbima. Tako, umesto da krvnici budu osuđeni na ukupno 116 godina robije, oni su dobili slobodu, uprkos izjavama dokazima svedoka saradnika. Izvor J.Ž. Na čelu gnjilanske grupe 1999. godine bio je Fazli Ajdari. Na suđenju su svedoci saradnici do detalja opisali šta su radili žrtvama, ali ni to nije bilo dovoljno da prvostepena osuđujuća presuda bude potvrđena. Kažu - imali su internat u koji su dovodili žrtve i proceduru mučenja. Procedura je podrazumevala da žrtvu prvo dovedu, skinu, a onda im postavljaju pitanja. Gospodo, teško mi je da čitam ovo, ali moram, zarad javnosti, neka se zna šta sve sedi u srpskom sudstvu. Važilo je pravilo da im uzmemo dušu polako. Vezivali smo žrtve visoko za ruke da vise i samo ih bacali na pod kad dođu na red. Ženama smo sekli dojke i iz zabave to posle pekli. Možda više ne treba da čitam, jer mi nije dobro, pa ću samo poželeti da ovakvi tipovi, poput ovog monstruma, više nikad ne budu prisutni na ovoj sceni, ovo je bilo pa se ne ponovilo, samo još jedna rečenica, 80 ubijenih i 250 mučenih. Taj je oslobodio gospodin Majić, neka mu služi na čast, a ima i decu. Ja ću u danu za glasanje da podržim predloge onih kandidata za koje mislim da bi trebalo da časno obavljaju ovaj posao.

Mi smo u dosadašnjoj raspravi čuli i naša ovlašćena predstavnica, gospođa Kovačević Žarić je u svom izlaganju istakla sa koliko problema se suočavamo u oblasti pravosuđa, imajući u vidu kakvu smo situaciju zatekli, imajući u vidu sve ono što smo nasledili i posebno kakve napore ulažemo ne bismo li popravili takvo stanje koje je posledica, pre svega, katastrofalne reforme pravosuđa sprovedene od žutih štetočina tokom 2009. godine. Tu ocenu katastrofalna reforma, to nije ocena nekoga iz SNS, to je ocena Venecijanske komisije. Dakle, više od 700 sudija je bilo razrešeno zbog tzv. nepodobnosti, nisu bili članovi žutog preduzeća, pa su razrešeni. E, zatim su te sudije tužile, povele postupke, dobile presude, pa je na taj način državni budžet oštećen za preko 30 miliona evra. Dakle, postavljene su sudije po partijskom ključu isključivo stranačkim predlozima i svi se sećate sada već čuvenog slučaja iz Vlasotinca, kada su predsednik opštinskog odbora zajedno sa predsednikom opštine predlagali, odnosno slali dopise razne u kojima su okarakterisali kandidate za tužioce i sudije. I još mnogo sličnih problema koji su nastali takvim odnosom prema pravosuđu, ali i takvim odnosom prema državi. Ima pomaka, ima i dobrih rezultata. Čuli smo i da je efikasnost sudstva na znatno višem nivou danas i da je danas prosečno trajanje sudskih sporova 253 dana, za razliku od njihovog vremena kada je bilo duplo više, dakle, 500 i nešto dana je bio prosek, ali mislim da moramo permanentno da radimo na vraćanju poverenja građana, prvenstveno, u naš pravosudni sistem, u naše pravosuđe, iako to nije lak posao, s obzirom na to šta su nam ostavili u nasleđe. Pri tome, najsmešnije su mi zamerke koje stižu na račun stanja u pravosuđu, na račun narušenosti nezavisnosti pravosuđa od strane perjanica stranaka bivšeg režima. Evo, npr, ovaj Majić, o kome je i gospođa Malušić malopre govorila, ja ne znam više da li je on sudija ili je posao pisac ili je bloger, kako se predstavlja, ali je učestvovao u oslobađanju tzv. Gnjilanske grupe, tzv. bivše oslobodilačke vojske Kosova. I on je glavni kritičar. Ili, na primer, onaj Vladimir Gajić. Taj je valjda predsednik pravnog saveta Narodne stranke onog Vuka Jeremića, koji je, osim što po ceo dan samo lupeta nešto na tviteru, osim po tome, poznat je još jedino samo po tome da je bio hapšen u onoj velikoj aferi Geneks mafija ili Geneks grupa tokom 2007. godine, kada su uhapšeni zbog višemilionskog oštećenja državnog budžeta. Muljali su sa kvadratima, muljali su sa građevinskim parcelama, sa objektima. U svakom slučaju, budžet je oštećen za više od 20 miliona evra tom prilikom. To su te pravničke i moralne gromade koje danas nama nešto zameraju, a umeli su jedino da otimaju. Ili ima onaj slučaj Boža Prelević. Taj je dežurni govornik na ovim njihovim smešnim okupljanjima „Jedan od pet miliona“ ili Savez za Srbiju ili kako se već zovu, nije ni važno. Kažu ljudi da ima ozbiljnih indicija, u tom smislu, da je taj Boža Prelević oteo ljudima ribnjak u Bajinoj Bašti, ribnjak velike vrednosti. Iskoristio svoje advokatske veze sa upravo onim ostacima bivšeg režima, koji i danas rovare u našem pravosuđu, i oteo ribnjak ljudima. Po drugi put apelujem i na Odbor za pravosuđe Narodne skupštine, pošto su se građani i njima obratili, sa predstavkom, dakle, da razmotre tu predstavku, jer iz dokumentacije koja mi je stigla, odnosno koju su mi dostavili, mogu da vidim da je u pitanju jedna ozbiljna afera. Nekoliko sudskih postupaka je u ovom slučaju aktuelno, te ovom prilikom ne bih komentarisao same predmete, ali moram da pitam – čemu razvlačenje postupka preko osam godina? Osam godina traje ovaj sudski postupak. Da li je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku ili neko namerno pokušava da razvlači, da maksimalno odugovlači i produžava ovaj sudski postupak?

Ja ga pitam, a važe li zakoni za njega i njegove prijatelje, pogotovu njegove prijatelje iz Saveza za Srbiju i ove iz tog „Jedan od pet miliona“ koji očigledno mogu nekažnjeno da upadaju u institucije? Upadaju u RTS, upadaju u Rektorat, jure ljude po ulicama s namerom da linčuju i nikom ništa. Da li zakoni za njih važe?

Reč ima narodni poslanik Jovica Jevtić. Poštovani predsedavajući, uvažene kolege narodni poslanici, članovi Visokog saveta sudstva, želim, pre svega, reći da zaista mislim da smo svi svesni toga da je stanje u našem pravosuđu na nižem nivou nego što bi mi želeli da bude. Geneza tog problema se verovatno krije u mnogim pogrešnim odlukama koje su kreirale oblast pravosuđa u prošlim vremenima. Posle petooktobarskih promena u zemlji, u pravosuđu su ključna mesta zauzeli prvoborci sudije, koje su još devedesetih na različite načine, često i javno, podržavale i najavljivale dolazak DOS na vlast. Dodatnu podršku su imali od nevladinih organizacija i međunarodnih institucija. Delovanje tih sudija i sprovođenje reforme pravosuđa se u tom periodu polako širi na veći front, zahvaljujući činjenici da se sada već otvoreno moglo delovati preko predsednika sudova koji su postavljeni od strane nove vlasti. Svako ko nije bio na toj liniji bio je u opasnosti da bude obeležen i svrstan u grupu onih sudija nad kojima je potrebno sprovesti tzv. lustraciju. Inače, u to vreme lustracija je bio veoma omiljen termin na svim skupovima, konferencijama i izgovarali su ga kao mantru, već pomenuti prvoborci, neskriveno, pod tim podrazumevajući činjenicu da svako ko ne misli kao oni treba da bude odstranjen iz pravosuđa. S obzirom da je većina dosovih sudija prvoboraca bila u poznijim radnim godinama, intenzivno se radilo na podmlađivanju sudijskog kadra. U pravosuđe ulaze mlade snage koje dosledno prihvataju i sprovode politiku svojih mentora. Slična stvar dešava se i sa tužiocima. Opšte poznato je da je to bio period potpune tekunizacije Srbije. Sve je počelo prvo sa pljačkaškim privatizacijama, a opet pod stručnim nadzorom spolja. Plan je bio više nego očigledan, razoriti sve što je dobro i učiniti Srbiju poslušnom. Da bi sve to uspešno se odradilo i sprovelo u delo, bilo je neophodno obezbediti adekvatne i ljudske resurse u pravosuđu. To su oni koji će, pored toga što su otvoreni za svaki vid saradnje sa stranim mentorima, biti podobni i da štite novopečene bogataše. Srpsko pravosuđe time ulazi u sasvim novu fazu života i rada u kome je čast i dostojanstvo profesije zamenjeno zaštitom njegovog veličanstva – privatnog kapitala, po svaku cenu. Znalo se da je kadriranje za izbore na sudijsku funkciju bilo prepušteno uglavnom DS i njihovim koalicionim partnerima. Time su i tajkunski centri moći, kao njihovi finansijeri, uspeli da obezbede svoje sudije. Sve za ne daj Bože, ako lopovluk krene naopako i neko ipak bude morao pred lice pravde. U čuvenom reizboru sudija 2009. godine sve je bilo u igri. Samo se najmanje vodilo računa o stvarnim kvalitetima sudija, radnim rezultatima i drugim karakternim osobinama. Sve kulminira u vreme tog reizbora sudija u decembru 2009. godine. Opšte poznato je o čemu su pisali pojedini mediji da su u odborima DS pravljeni odabiri kandidata za sudije i tužioce. Prednost u reizboru imali su oni koje su funkcioneri DS ili pripadnici tajne policije na lokalnom nivou ocenili kao simpatizere stranke ili one koji su desetak godina unazad pružali svu pravnu pomoć stranci. Šta se radilo tada saznali smo tek posle promene vlasti 2012. godine. U nekim državnim fiokama su zatečeni spiskovi sudija i tužilaca za reizbor 2009. godine i pored njihovih imena su stajale beleške o tome ko za njih ili protiv njih interveniše. Tako se pojavljuju imena mnogobrojnih tajkuna. To je, moglo bi se reći, sasvim razumljivo i očekivano, imajući u vidu činjenicu da pojedinci, koji su putem pljačkaških privatizacija prigrabili najveći deo državnih resursa, imaju nesumnjiv interes da stečeno bogatstvo zaštite, a ta zaštita prevashodno uključuje sudsku zaštitu kao poslednju branu nezakonitosti. Ovo je naročito bilo bitno u pogledu izbora sudija i predsednika privrednih sudova, ali i onih koji rade sa krivičnim predmetima. Naravno da sudstvo nije dovoljno za sve manerve prevejanih tajkuna, uvek spremnih da otmu od budžeta. Prevashodno su za to bili potrebni zakoni kao okvir koji omogućava takve mahinacije, a zato je tu uvek bila spremna skupštinska većina koja je propise krojila i usvajala upravo po meri, odela od najskupljih štofova i njihovih ponosnih vlasnika. Tada je uvedeno pravilo da se sudije prilikom prvog izbora biraju na trogodišnji mandat, tako da od 2.400 sudija, koliko ih je bilo do reizbora, njih 870 taj reizbor nije prošlo, ali je zato izabrano upravo toliko novih na trogodišnji mandat. Tako je bivši režim dobio 870 svojih novih sudija, koje su posle izabrani na stari mandat posle jedne omaške. Naime, da bi posle tri godine bili birani na stalni mandat bilo je potrebno da njihov rad bude ocenjen, a kako je, pod znacima navoda, slučajno bilo zaboravljeno da se propišu kriterijumi za ocenjivanje njihovog rada, svi su krajem 2012. godine izabrani na stalni mandat i tako postali stalna sudijska postavka. Oni su sigurno veoma zahvalni svojim predlagačima, a kako i ne bi. Zaduženi znaju da dug moraju kad tad odužiti, tj. odsuditi. Već je svima dobro poznato kako su se skoro, u to vreme, razrešene sudije vratile u sistem i da je budžet debelo koštala ta avantura. Cilj žute hobotnice je postignut. Svoje sudije su ubacili u sistem i tu su do današnjeg dana. Interesantna je činjenica da je jedan broj sudija otišao u advokaturu i da su počeli intenzivno se baviti politikom. Primer je Vladimir Vučinić, bivši sudija Specijalnog suda koji je sudio čuveni slučaj Mišković i vratio mu pasoš. Odlazi u advokaturu, odmah se stranački aktivira i postaje član predstavništva Narodne stranke Vuka Jeremića. Znači li to da je on politički naginjao na tu stranu dok je delio pravdu? Teško je poverovati da mu je tek u advokaturu proradio gen za politiku. O tome koliko pristrasnosti i duplih standarda pokazuju i sada aktuelne sudije ilustruje izjava sudije Apelacionog suda Miodraga Majića koji u intervjuu na N1 nedavno izjavljuje, citiram – verujem da se sudije plaše, žive u različitim strahovima, ne mogu da ne žive u strahu ako vidimo u koliko slučajeva su neposlušnosti dovele do negativnih ishoda po njihove kolege. Pri tome, nikada nismo čuli sličnu izjavu od istog čoveka kada se dešava reizbor 2009. godine u kome on napreduje. Slučaj sudije Dragane Boljević, inače najevropljanka godine u oblasti komunikacija, priznanje koje je 2012. godine dobila od prve evropske kuće prava, je dobro poznat, kao i činjenica da je upravo zahvaljujući promeni političkih aktera 2012. godine vraćena na sudijsku funkciju. Na N1 u emisiji „Dan uživo“ Dragana Boljević izjavljuje, citiram – kada bi se država prvo ponašala u skladu sa vladavinom prava, a kada to kažem, mislim, pre svega, na političare, institucije kojima upravljaju, stanje bi bilo mnogo bolje. To je valjda ona ista država koja je omogućila povratak ne reizabranih sudija u sistem Nikada ne treba zaboraviti činjenicu da su članovi i Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaštva tek u drugoj polovini 2012. godine, tek posle promene vlasti doživeli neku vrstu prosvetljenja, pa su otpočeli proces vraćanja sudija u sistem. Na osnovu svega rečenog više je nego očigledno da su uspesi te čuvene reforme pravosuđa sledeći - gubitak ugleda Srbije kao države, ugleda sudskih institucija i ugleda sudije kao pojedinca, opšti pravni haos, nezadovoljstvo i strah, medijska hajka protiv pojedinih sudija koji su sudili po savesti, a ne po diktatu, odlazak ogromnog broja časnih ljudi iz suda, najčešće advokata, izgradnja, skupa adaptacija par objekata, a zapuštanje i ruiniranje ogromnog broja drugih objekata korišćenih u sudske svrhe, opšte srozavanje ugleda pravosuđa neprestanim medijskim hajkama, loša kadrovska politika i mnogi, mnogi drugi uspesi kojih se nerado sećamo. Temelj tih uspeha je sprega tada aktuelne politike, biznismena iz pravosuđa, ali ostaje jedna živa tema, živo pitanje - zašto su provereno žute sudije napredovale i posle 2012. godine i zašto su i dan danas prvi na listama za napredovanje? Da li stvarno nema boljih ili su u pipci ove okorele hobotnice neuništivi? Zaista se nadam da je spisak predloga za postavljanje na određene funkcije u sudstvu i tužilaštvu, koji je danas pred nama i o kome raspravljamo, korak u smeru koji vodi rešavanju nagomilanih problema. Zahvaljujem. Hvala kolega Jevtiću. Izvinjavam se. Izvinite gospođo Vukojičić. Dame i gospodo narodni poslanici, kada god govorimo o pravosuđu, neminovno je reč o temama koje privlače pažnju javnosti. Tako je reklo bih se oduvek, kada god se neka tema vezana za pravosuđe nađe ili u Narodnoj skupštini ili generalno u javnoj raspravi na bilo koji način, to se neposredno tiče najšire moguće pažnju javnosti i tako je reklo bih se i kada je reč o onim dobrim stvarima, dobrim za celo naše društvo, odnosno za pravosuđe generalno, ali logično i razumljivo još je veća pažnja prisutna kada je reč o onim drugim pojavama ne tako dobrim. Bilo je danas ovde tokom, rekao bih, dosta kvalitetne rasprave i čestitam svima koji su u njoj učestvovali i poziva da se država sa svoje strane bolje stara i o tužiocima i o sudijama i kada postoji prostor da vodi računa i o njihovom standardu, što podrazumeva i primanja. Kada kažem, dobre stvari u našem društvu, pa eto recimo to bih bila jedna od njih. Samo nekoliko dana unazad, mi smo, ova Narodna skupština, doneli odluku da se odobri povećanje plata u javnom sektoru i među različitim kategorijama zaposlenih u javnom sektoru, čini mi se, ako ne grešim, 9% je planirano povećanje, između ostalog i za sudije i za tužioce. To je sigurno nešto što uz sva ostala povećanja, naravno Srbija može da konstatuje kao dobru činjenicu, kao dobru posledicu svih onih napora koje smo kao društvo izneli zajednički, da ojačamo naše finansije i da stvorimo prostor da možemo i da značajno unapredimo dodatno svaki put za nešto više životni standard građana Srbije. Među druge dobre stvari koje možda nisu neposredno u vezi sa sudijama i tužiocima personalno, ali jesu sa pravom naroda na odgovarajuću zaštitu pred zakonom, a tiču se Narodne skupštine, vredi se podsetiti i na zakone koje smo takođe mi u ovom sazivu usvojili ne tako davno. Jedan se tiče uvođenja dodatne zaštite za sve građane Srbije koji su zaduženi u švajcarskim francima. Sećate se sigurno, to je bilo lično obećanje predsednika Republike, Aleksandra Vučića, tim ljudima i to je obećanje ispunjeno. Mi smo ovde, ovaj saziv, uneli dodatnu zaštitu za sve one ljudi koji jesu bili opterećeni postupcima pred izvršiteljima, tako da za određene kategorije dugovanja do iznosa od pet hiljada evra vrednosti sada više ne postoji ona vrsta pritiska na građane i to je takođe jedno od ispunjenih obećanja. To su dobre stvari. Sa druge strane postoje stvari koje mi, kao što ste primetili, kritikujemo sa jasnim razlogom. Te stvari potiču, između ostalog, i od izvesnih samih sudija. Pominjalo se ime Miodraga Majića danas više puta iz više razloga naravno. Inicijalno je zabolela činjenica da je taj čovek sebi dao za pravo da on određuje šta narodni poslanici mogu ili ne mogu da rade, kažu, kako da glasaju i kako da se postave po određenim pitanjima, a tiču se zakonskih predloga. Onda se naravno knjiga otvorila i javnost Srbije je saznala da tu postoji ne jedan, nego sijaset različitih skandala, ali želeo bih prisutnim predstavnicima predlagača da pročitam samo par rečenica koje verujem da nisu čuli do sada. Ovo su reči Miodraga Majića iz septembra ove godine, 19. septembar. Reč je o „Nedeljniku“, tako se zove časopis za koji je dao intervju. Čujte ovo, kaže Miodrag Majić – to je naše društvo danas, društvo koje garantuje apsolutni nazadak jer će ovi koji ne znaju ništa, a pri tom jasno aludira na rukovodstvo Republike Srbije, to su ovi koji ne znaju ništa, voziti kamione, autobuse, lečiti nas, smišljati kako treba da izgled kocka na Trgu Republike itd. Poziva u istom intervjuu da se tome suprotstavi, da se ljudi tome suprotstave. Dokle god većina ćuti i ne kaže kako ne valja ništa u zdravstvu, novinarstvu, regulatorna tela ne služe ničemu itd, kaže, neće biti dobro ovom društvu. Ovo je bavljenje politikom. Ovo je čisto bavljenje politikom koje čak nema nikakve veze sa tim da se neko ko je sudija možda bavi pitanjem uslova pod kojima rade sudije, situacijom u pravosuđu, sa strukom nikakve veze ovo nema. Ovo vam je politika iz kategorije opšte prakse. Postavlja se ozbiljno pitanje – da li mi očekujemo da postoji neki odgovarajući kredibilitet i za ljude koji su sudije, a bave se politikom, a vi najbolje znate da li je ovo nešto što sebi treba da dozvoli neko ko je sudija i kakve ovo veze ima sa njegovim poslom uopšte. Kada mi reagujemo na određene očigledno štetne, čak neprihvatljive pojave u našem društvu, reagujemo i na to. Da radi pravosuđe pod različitim pritiscima ljudi koji sebi dozvoljavaju apsolutno sve i svašta i to je činjenica. Danas je Udruženje sudija i tužilaca Srbije ukazalo upravo na tu činjenicu. U današnjem saopštenju ovo udruženje je pozvalo Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca da hitno reaguju na pritiske koje poslednjih dana vrše pojedini političari i branioci okrivljenih jer na taj način, kako smatra ovo udruženje, intenzivno ugrožavaju nezavisnost sudija i tužilaca. Kažu na šta konkretno misle – na slučaj o kome je govorio narodni poslanik Marković, da je lider pokreta Dveri, zamislite – lider, Boško Obradović, inače to je jedan narodni poslanik koji ne dolazi već godinu dana na posao, ali uredno prima platu i uredno mu se plaća stan na Dedinju, da znate o kome je reč, više nema poslaničku grupu, ali trebalo bi da je tu dok o ovome pričamo, čovek je imao svojevrsni performans, kako oni to nazivaju, u Privrednom sudu u Beogradu i tamo se sa svojom svitom, prvo, suprotstavljao obezbeđenju, onda su tumarali hodnicima u nekoj slavljeničkoj atmosferi, slikali i snimali bez ikakvog ovlašćenja sve oko sebe. Šta su to radili tako lepo pa su želeli da zabeleže? Lepili su nalepnice svuda redom, po kancelarijama, po inventaru i kako sam Boško Obradović kaže tom prilikom – to je radio baš zato što to nije dozvoljeno. Demonstrirao je čovek i silu i bahatost. Naravno, pretio je predsedniku suda i onda je uz zaključak ove fantastične ingeniozne aktivnosti izrekao sledeće – da su sudije bednici, sluge, zlikovci u srpskom pravosuđu, da će svi odgovarati, da neće pobeći, obećao je da objavljivati njihova imena, imena postupajućih nosilaca pravosudnih funkcija i da će svi biti lustrirani. Ovo je vrsta pritisaka sa kojima se suočavaju i sudije i tužioci i nažalost danas vidite od koga dolaze. Inače, ova ideja o lustraciji svega i svakoga nije novina. Ti isti ljudi iz tih krugova ovakve ideje i ovakve pretnje dolaze, reklo bi se, svakodnevno već mesecima unazad. Da podsetim, lustraciju, odnosno zabranu bavljenja poslom oni su obećali, sami su tako rekli, a ja vam sada citiram šta su tačno rekli, svim političarima koji im se ne dopadaju, svima nama ovde, i u Skupštini i u Vladi i koji se bave bilo kojim drugim poslom, ali i svim sudijama i tužiocima koji im nisu po volji, pa im ni to nije bilo dovoljno, nego su rekli i svim imenovanim licima, pa čak su išli toliko daleko da kažu i svim urednicima medija koji im nisu po volji. Na šta to ljude podseća kada ovako slušaju, evo mene konkretno na neke mere koje su postojale, čini mi se u Nemačkoj 1933. godine, čini mi se u julu mesecu te godine, tamo je donet jedan Zakon o zabrani formiranja političkih organizacija, a sećate se jako dobro ko bi to mogao da bude, da je taj zakon usvojio. I to onako ide baš potpuno ruku pod ruku sa drugim stvarima koje ovi isti ljudi, ovaj Boško Obradović, ali i ostali koji pripadaju toj organizaciji Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i ostali koji se nalaze sa njima zajedno, nude građanima Srbije i šta zapravo čini njihovu jedinu političku ponudu. I ovo paljenje knjiga kome smo svedočili svi, nekoliko dana ili noći unazad, pa ima svoje uporište i svoj primer istorijski ako hoćete upravo u toj ponovo 1933. godini, do duše nešto ranije, na proleće te godine. Znaju svi ko je knjige palio, reklo bi se jedini u istoriji. To su činili ponovo nemački nacisti, isti oni koji su posle zabranjivali drugima da se politikom bave, to su činili i na Operen placu u Berlinu, to su činili u Minhenu, taj su pir nastavili u nekoliko drugih gradova i to nikada nikome na pamte nije palo u Srbiji da radi, nikada nikom. Ne postoji vreme koje je bilo po svojim izazovima tako teško da dovede do toga da se pojave pojedinci koji će knjige da pale, ni za vreme Drugog rata ni kasnije, a evo njima je palo na pamet da to urade baš ovih dana, u ovo vreme, u sred Beograda, u sred Knez Mihailove. To su pritisci, između ostalog i na pravosuđe, ali bi se reklo i na zdrav razum u Srbiji i to je jedina politička ponuda tih ljudi. Kada govorimo o pritiscima, ovi će ljudi na sva usta govoriti da su ugroženi, oni će govoriti da nemaju odgovarajuću zaštitu ni od strane tužilaštva ni od strane sudova, a ovi će ljudi u isto vreme, čak i ne dovršivši misao, ne stavivši ni tačku na rečenicu, u istom dahu da isporučuju najgore, najodvratnije pristojnom čoveku najneprihvatljivije optužbe na račun drugih ljudi, bez ikakvog dokaza i trunke odgovornosti u tome neće biti kao što je nema nikada. I to rade svakoga dana, između ostalog to su radili i danas. Na konferencijama za štampu se sami narodni poslanici koji bi trebalo da sede ovde, red je i pošteno, i ako već plate primaju iz ove Skupštine, a primaju, svi oni primaju i nikakav problem nemaju sa tim, defilovali su kroz ovaj hodnik ovde i ponovili odvratne laži na račun ministra Stefanovića i njegove porodice. A danas u svojim obrazloženjima i svojim novim fantazmagorijama došli do, reklo bi se suštine svoje poruke i svog napada. Došli su do toga da direktno optuže, naravno, predsednika republike Aleksandra Vučića koji je u svakom od njihovih napada, u svakoj od njihovih kampanja, naravno, osnovni cilj, ona krajnja meta, na njega postavljaju svoje nišanske sprave šta god da rade, to se znalo uvek. E, pa potvrdilo se i danas da je upravo o tome reč i u ovom slučaju, i čini mi se, pre svega, potpredsednica ove stranke koju je kupio Dragan Đilas, Marinika Tepić, uz nju i Aleksić, Jeremić, Zoran Živković, ne znam ko je još tu bio, svi su se oni lepo naslonila na tu jedno te istu priču. Ponovili su brutalne laži na račun ministra Stefanovića, na račun njegovog oca, porodice njegove, a onda to, zamislite, kakvu konstrukciju napravili, upakovali u zajedničku optužbu Aleksandru Vučiću i svima ostalima koji, kako kaže Marinika Tepić – čine klan ratnih profitera svi zajedno, i ponovila sve one notorne besmislice koje su već jasno podacima pobili i u Ministarstvu odbrane i u samoj firmi „Krušik“ Da je firma „Krušik“ nešto strašno oštećena da su u tome, naravno, učestvovali Aleksandar Vučić, Nebojša Stefanović i ostali, kaže i to je onako pride dodala – pored toga što su oni ratni profiteri, Skupština nakazna, a da imaju, pazite sada ovo – nove informacije koje su dobili od nekih svojih uzbunjivača. To uzbunjivač to je sada jako popularna reč. Čuli ste da već postoji čovek koga bez ikakvog opravdanja nazivaju uzbunjivačem, a vezano za situaciju u „Krušiku“ Da taj nije nikakav uzbunjivač pa to zna i njegov branilac, jer da je bio uzbunjivač, branilac bi mu tražio status. Pošto nije, bilo je i njemu jasno da to nikakve veze jedno s drugim nema, ali da se ne vraćamo mi na sto puta prepričane priče, kaže potpredsednica Đilasove stranke, Marinika Tepić – njihovi uzbunjivači su raskrinkali ceo međunarodni klan kojim komanduje Aleksandar Vučić. I kaže – sa njim u tome učestvuju dvojica, mislim da je rekla - Palestinaca. Prezimenom ljudi Madalala i Dahla. Onda kreće cela priča ko je tu strani špijun, ko je tu tajni agent, ko je pobegao Interpolu, ko je pobegao sa Marsa, ko sa Jupitera, odličan zaplet za dobar akcioni film, ali postoji jedan veliki problem u vezi sa tom pričom. Taj problem naravno ima svoje ime i to ime glasi internet. Ko god ima internet u Srbiji danas, a hvala Bogu, dovoljno smo se razvili da ga ima skoro svako, može sve te priče da proveri u roku od nekoliko minuta, da vidi jel postoji bilo šta slično na tu temu. Kada to proveri, a meni je za to trebalo možda tri do tri i po minuta, šta zaključi? Sve te priče imaju svoj izvor, a taj izvor nisu nikakvi uzbunjivači koji su se pojavili pa nešto na telefon poslali Draganu Đilasu ili njegovim vernim saradnicima. Taj izvor je, iznenadićete se možda, ma nećete sigurno, magazin „Tabloid“ Tako se zovu novine, magazin „Tabloid“ Ako prvi put čujete za to, mada verujem da su u Srbiji skoro svi za to čuli, ali da vam dočaram, to je nešto najodvratnije što postoji na medijskoj sceni. To je sadržaj koji ne može ni sa čim da se poredi. Ako mislite da ste najodvratniju stvar na svetu čuli iz usta Sergeja Trifunovića ili od strane Đilasovog Todorića ili od strane Željka Veselinovića, što je pozivao na silovanje Ane Brnabić, e da znate, ovi iz ovog tabloida su za klasu još dublje u odnosu na sve to. To su ljudi koji su najmonstruoznije stvari koje ljudski mozak može da smisli, objavljivali javno, štampali, prodavali na kioscima. Optuživali Aleksandra Vučića, ne jednom, nego mali milion puta, za najodvratnije stvari koje ljudski mozak može da smisli. Dakle, oni su to otvoreno radili i oni se toga ne stide. Toliko o njihovoj pouzdanosti o tačnosti onoga što imaju da kažu ili saopšte. Ali, nešto toliko odvratno poslužilo je i kao izvor za ove stvari koje je danas ovde izrecitovala u jednom dahu Marinika Tepić i eto, kada pogledate u tih tri, tri i po minuta, ne treba vam više, vidite da su priče o nekom Adalali i Dahlanu, ovi iz magazina „Tabloid“ Brkićevog, objavili u broju 362, 379, 400, to je sve znači bilo pre tri godine i jače, a sada su počeli da recikliraju, pa to ima i u brojevima od danas i juče. To je taj misleći deo Srbije, to je ta elita, to je to sve najlepše i najpametnije što Srbija ima da ponudi kako sami sebe doživljavaju. Ljudi koji optužuju druge ljude da su ubili svoju decu, e to oni rade. To su ti izvori i to je taj magazin. Ti ljudi vam posle serviraju bljutave laži koje ovde ponavljaju onako, sve važni, Đilasovi politički predstavnici, ubeđeni da su svu pamet sveta pokupili. Isto su to radili drugi, da se razumemo, u ovom Sazivu. Dveri su to radile isto, optuživale Aleksandra Vučića za kako beše, spregu sa međunarodnim kartelom banaka i gradskih prevoznika. Zamislite tu fantaziju. Mi im kažemo lepo – ljudi, pa to je iz tabloida, eno ima na internetu znate šta je to. Oni kažu – znamo, ali šta nas briga. Zbog toga što znaju šta ih briga, više poslaničku grupu nemaju, ne mogu dva člana da nađu u celoj zemlji. Ali taj nivo logike, obzira, kulture i čega god hoćete, danas isporučuje Dragan Đilas. I to vam je apsolutno sve što pristojan i pošten čovek treba da zna na temu tih optužbi. Da sada priču malo uozbiljimo, hoće čovek svaki da proveri jel ima ili nema nečeg u određenoj priči i kada kažu ovi Đilasovi – oštećen je „Krušik“, ne znam čim. Šta uradi pristojan, a opet ozbiljan čovek? Uzme pa proveri podatke. Jel stvarno tu preduzeće nešto trpi, jel mu neko pravi štetu. Jel znate šta nađete u tom finansijskom izveštaju, a taj su izveštaj čitali ovi Đilasovi „krikovi“, „birnovi“, pa vam sada čitam šta su sami zaključili da piše u tom finansijskom izveštaju, šta su Đilasovi ljudi zaključili kako radi taj „Krušik“ Kažu – 2018. godinu to preduzeće je završilo u plusu pola milijarde dinara, 2017. godine preduzeće je završilo u plusu duplo većem, milijarda cela, u poslednjih nekoliko godina zaposlili duplo više ljudi nego što je bilo nekad. Znači, u njihovo vreme, da ne pričamo sada kako je bilo devastirano i to preduzeće i svako drugo i na šta su ličile plate i koliko su bile redovne. Sada, dvostruko više ljudi radi, firma radi uspešno, iz godine u godinu i kaže – potpisanih ugovora ima dovoljno za punu uposlenost kapaciteta za naredne dve godine. Jel vama ovo zvuči kao da neko pravi štetu tom preduzeću? Meni ne. Ne verujem da bilo kome zvuči kao da neko pravi štetu ovom preduzeću, a može da se nađe na APR. Dakle, tako se ozbiljno proveravaju podaci. Hoćemo da zadržimo ozbiljnost? Optužuju bezočno, besomučno sopstvenu državu ti Đilasi, Jeremići, njihovi Dveraši, fašisti da trguje naoružanjem ilegalno i da naoružava teroriste. Malo im je da sami slažu, nego su onda uzeli da se bave montažama, pa su napravili neki izmišljeni, montirani prilog televizije „Raša tudej“, na pravi prilog nalepili fotografije ministra, članova njegove porodice, nalepili nepostojeći titl. Ono što niko nije rekao u tom prilogu oni su napisali kao da jeste. Sve im je to bilo savršeno malo i kažu - Srbija trguje sa teroristima, a to ne da veze s vezom nema, nego pogledajte sada ovo, postoji međunarodna organizacija koja se bavi analizom transparentnosti prilikom izvoza naoružanja i vojne opreme za svaku državu. Ta organizacija se zove „Small Arms Trade Survey“ ima svoj barometar transparentnosti. Barometar transparentnosti rangira državu i taj međunarodni dokument, međunarodna organizacija istraživanja, znate šta kaže za Srbiju koliko je transparentna u izvozu naoružanja i vojne opreme – u top pet država. U top pet država iz godine u godinu, godinama već. Uzmete pogledate izveštaj za ovu godinu, poslednji objavljeni iz 2018, Srbija je posle Švajcarske, Holandije, Ujedinjenog Kraljevstva i Italije peta na svetu po transparentnosti, peta najbolja zemlja. Bolja od Nemačke koja je, znaju ljudi koji ovo prate iz godine u godinu, godinama bila sami vrh. Biti bolji od Nemačke jedne u ovome, to je fantastična stvar. To je čast za svaku zemlju i ovako proverava onaj koga istina zanima i kad proveri može samo da bude zadovoljan i situacijom u tom preduzeću i činjenicom da mu je zemlja ovako rangirana i da je tako doživljavaju u svetu i, naravno, činjenicom da ne vrede ni te laži koje pas s maslom pojeo ne bi, a koje su vrhunska politička mudrost Dragana Đilasa i njegove kamarile. Ali, kad kažu da je neko ratni profiter, evo dva pitanja za razmišljanje. Prvo pitanje za razmišljanje je – može li se status ratnog profitera možda postaviti metaforički na račun tih ljudi Đilasa, Jeremića, Dveri i ovih njihovih Čauša koje šalju ovde da koješta pričaju. Hoće ljudi, kažu da budu na vlasti i kažu, kako, hoće da budu na vlasti tako što će neka sila da ih proglasi za ministra, to oni ovih dana pričaju, bez ikakvih izbora. Kažu, hoće da im ta vlast traje devet meseci, a zbog toga što oni to tako sve hoće, da se izbori u Srbiji odlože. Kad im kažete – kako odlažete, ljudi, izbore koji su zakazani u redovnom roku, pa to nije po Ustavu, oni kažu – pa, šta, nađite vi tamo neki način. U Ustavu kaže – pa ne može osim ako je vanredno stanje ili ratno stanje. Oni kažu – pa šta to nas briga. Dakle, oni bi želeli da se možda u Srbiji proglasi ratno stanje, zašto? Da bi oni bili na vlasti i da im ta vlast traje bar devet meseci, da bude na nivou ministarstava, a i to je malo pa da bude i na nivou javnih preduzeća, a i to je malo pa da bude i na nivou lokalnih samouprava i da im traje bar devet meseci. E, ako oni žele da se u Srbiji na sili Boga proglasi ratno stanje da bi oni bili vlast tako, jesu oni onda neka vrsta ratnih profitera i kad rata nema, naravno? Hajde da još malo dodatno uozbiljimo stvar. Kakva su vrsta profitera ljudi koji direktno ekonomsku korist samima sebi prave u vreme sukoba koji budu i oružani, podseća nas slučaj iz 2011. godine. O tom slučaju je govorio u severnoj Kosovskoj Mitrovici pre nekoliko meseci direktor KBC u tom gradu, Milan Ivanović i sećao se 2011. godine i blokada. Sećate se situacije zbog onoga što je bila postavljena granica između Srba i Srba na Jarinju i Brnjaku, kad su tadašnje „žuto preduzeće“ na čelu sa Draganom Đilasom, Vukom Jeremićem, Borisom Tadićem, i svima ostalima, koji su opet danas svi zajedno i ove odvratne stvari pričaju i odvratne stvari rade, svi bili zajedno, postavili granicu između Srba i Srba i ti isti danas naravno upiru prst u Aleksandra Vučića i kažu – on je izdajnik, on hoće da se odrekne nečeg našeg na Kosovu i Metohiji, a oni postavili granicu. Oni pred Međunarodnim sudom pravde izdejstvovali papir kojima se separatisti danas kite i njime mašu i kažu – ovo je sve naše, evo, Jeremić nam je u ime Srbije dao papir crno na belo. Ali, kad su oni to uradili, bila je blokada koju su organizovali Srbi koji žive na severu Kosova i Metohije. Slušajte sećanje direktora KBC na taj period, kaže on – Srbi su tada postavili betonske barikade između severnog i južnog dela Mitrovice, pa onda ovi albanski policajci u severnom delu, dakle, oni koje su valjda hrvatskim helikopterima prevozili da zauzmu tu granicu, nisu imali gorivo. Kaže čovek, citiram – nafta iz južnog dela Kosova i Metohije nikako nije mogla da dođe na sever, jer smo mi postavili velike betonske barikade. Kad su albanski policajci i njihove pogranične jedinice ostale bez nafte, Dragan Đilas i Vuk Jeremić su im doturali cisterne iz centralne Srbije, imam dokaze za to, kaže čovek. Mi smo tada bili u čudu, znali smo da Albanci nisu imali goriva i samo odjednom eto njih sa džipovima, prodavali gorivo kaže čovek. Kakva je ovo vrsta profita i kakvo je ovo profiterstvo? Dok tamo vatra gori, a na goloruki narod naš se puca, eto izgleda da je neko, po svedočenju očevidaca, rešio da i na tome zaradi. Kakvo je to profiterstvo, to je možda dobro pitanje i za ove koji sad kao znaju sve, ali i za ljude koji su u tužilaštvu i sudovima bave ovim pitanjem. Što se tiče našeg stava prema KiM, što se tiče onoga što čini Aleksandar Vučić, ja neću da kažem ništa novo, ja ću samo da vam pročitam u minut ili dva reči patrijarha srpskog prilikom dodele ordena Svetog Save Aleksandru Vučiću, a tiče se upravo ovog pitanja. Tada je patrijarh rekao da ne treba da pominjemo šta sve neumorno čini i radi predsednik Republike, Aleksandar Vučić. On je učinio velika dela, ne samo za naše vreme i prilike, već za čitavu Srbiju i njenu budućnost. Da čuju ovi koji optužuju Aleksandra Vučića bez stida i srama, a sami su dali sve što su mogli da daju, a sami su to svoje davanje unovčili što karijerama, što koje čim drugim i konkretnim, sami obezbedili mišljenje Međunarodnog suda pravde koje je katastrofalno porazno po Srbiju, postavljali tu granicu i nema šta nisu učinili da pomognu onima koji se ne nalaze na strani naših interesa, već su im direktno suprotstavljeni. Da čuju i da je patrijarh rekao da je predsednik Republike otvorio puteve Srbije u Evropi i svetu i da posle njegovog truda danas se o Srbiji govori i misli na drugi način. Uviđaju ljudi i svet to zna, njegovim trudom i radom, otvaranjem prema svetu pokrenula se sva privreda u Srbiji, krenulo se velikim korakom napred. Za to je bilo potrebno mnogo žrtve, državničke mudrosti, mnogo smisla da se srpski narod promeni na pravi način. Srbija je dobila puteve kakve je želela stotinu godina unazad, uz otvaranje fabrika, što bi trebalo da doprinese da se zaustavi napuštanje naše zemlje, da se zaustavi napuštanje naše zemlje i na KiM, ali i u bilo kom drugom delu. To su rezultati koje prepoznaje crkva između ostalog. Još kažu, da neki zlonamerno tvrde da će Vučić da izda, a ja njih pitam, patrijarh ih pita, koji je dokaz, čime to svedočite? Vidite li koliko se čovek bori? Šta god da je hteo, ako je tako hteo, mogao je to da uradi odavno, ali ne, on se bori da očuva svoj narod na KiM, da očuva narod na našoj zemlji. Zahvalni za lavovsku borbu, za srpski narod na KiM, u to ime predajemo mu najviše odlikovanje da krasi njegove grudi za sve što čini i što će činiti u budućnosti za dobro srpskog naroda. Ovako kako je saopštio patrijarh i kako vidi i oseća crkva, tako vam brat bratu misli, oseća, vidi i prepoznaje trud i rezultate Aleksandra Vučića i kada je reč o KiM i kada je reč o Srbiji u celini, sigurno 60% ljudi u ovoj zemlji najmanje. Oni kojih se to najviše tiče, upravo Srbi na KiM, znate kako, pitali ih pre jedno deset dana, oni kažu - 98% nas kaže da su ove reči od prve do poslednje tačne, i ceni lavovsku borbu Aleksandra Vučića za KiM, zna da on brani i njih i njihov interes i njihovu budućnost i budućnost njihove dece. Sve dok Srbija to vidi, razume, ovog čoveka i ovu politiku podržava, Srbija će umeti da pravi rezultate za sebe, da bude dovoljno mudra da zna onoliko će za nas biti i sreće i pravde na belom svetu od strane drugih, naravno posmatrano, koliko smo sami u stanju da izborimo mudrom i pametnom politikom. Što se tiče pravde unutar Srbije, ona je svakako važna i ona je jedna od naših najvećih obaveza. Za nju će nam naravno trebati i dobre sudije i dobri ljudi na čelu sudova, pa ćemo u skladu sa tim opredeljenjem i mi iz SNS sutra glasati uz sve one pohvale koje smo izneli danas, ali i uz sve one rezerve koje smo saopštili. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.

Pred nama je Predlog za izbor sudija koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju, kao i Predlog predsednika sudova, ali i Predlog o razrešenju javnog tužioca u Kraljevu. Ono što najpre moram da kažem jeste da u danu za glasanje SNS će svakako, polazeći, pre svega, od principa časti, profesionalnosti, dostojanstva i visokog morala svih predloženih kandidata, glasati za kandidate u nadi da će oni časno, pošteno i odgovorno, samo u skladu sa zakonom i Ustavom raditi i donositi presude, pre svega, u ime naroda. Takođe, želim da istaknem da je sam postupak sproveden na jedan transparentan način, da kod sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju mogu da primetim da, sem pravničkog znanja, imaju i druga znanja i veštine, kao što su znanja stranih jezika, po dva i više, kompjuterska znanja, mnoge sertifikate sa seminara, obuka, radionica itd. Takođe, kod sudija koji se biraju za predsednike sudova istaći ću samo dva predsednika suda, i to predsednik Višeg suda u Užicu, gospodina Zečevića i predsednika Privrednog suda, takođe u Užicu. U pitanju su ljudi sa dugogodišnjim sudijskim iskustvom. U pitanju su sudije koje su radile u različitim pravnim materijama, što im daje dodatan pozitivan znak da mogu sa uspehom obavljati i rukovodeće funkcije, ali sada ću se vratiti malo na početak. Pravosudni sistem je jedan od četiri stuba svake države. Nažalost, 2012. godine SNS nije ni nasledila ni temelje, a kamoli stubove posle vladavine duže od deset godina žutog tajkunskog, lopovskog preduzeća. Naime, 2009. godine na najbrutalniji mogući način iz sudstva i tužilaštva otpušteno je 1.100 sudija, potpuno protivustavno. Ustavni sud je vratio sudije i tužioce na posao, ali na njihovu sreću, ali na žalost građana to je građane i ovu državu koštalo 17 miliona evra. Znači, ta njihova igra reforme, tog žutog tajkunskog preduzeća ponovo se prenela na grbaču građana, jer kako bi se drugačije Dragan Đilas bogatio i danas bio bogat za 500 miliona evra da se nije bogatio vršeći javnu funkciju za račun i na račun građana Srbije. Takođe, moram da istaknem da je 2010. godine, žuto tajkunsko preduzeće donelo katastrofalnu odluku o ukidanju osnovnih sudova. Bilo je 138 osnovnih sudova u Srbiji. Oni su to sveli na 34 osnovna suda i na masu sudskih jedinica koje su bile krajnje neefikasne. Šta su oni time postigli? Postigli su to da građanima dostupnost pravde bude daleka i nedostižna. To je ono što je radilo žuto tajkunsko preduzeće, sve protivno interesu običnog građanina, a ne u njihovom interesu. Moram da navedem da je u Beogradu umesto devet sudova tom novom mrežom sudova, u Beogradu ostala samo dva suda, a u Južno Bačkom okrugu gde živi 607.000 stanovnika ostao je samo jedan osnovni sud i to sud u Novom Sadu. Na svu sreću dolaskom na mesto ministra 2012. godine, Nikole Selakovića, ta mreža sudova je ispravljena i mnoge opštine dobile su svoje osnovne sudove čime je i efikasnost sudstva poboljšana, ali i dostupnost pravde građanima takođe omogućena. Takođe, moram da navedem da iako je pravosuđe jedan ogroman sistem, iako je ovo oblast u kome ima još mnogo da se radi. Moram da navedem da je od 2014. godine ipak dosta urađeno, pre svega u ulaganju u infrastrukturne objekte pravosudnih organa. Zašto je to važno? Zato što ulaganjem u pravosudne objekte, kao što je npr. Palata pravde u Beogradu ili kao što je početak izgradnje Palate pravde u Kragujevcu ili kao što je sud u Aranđelovcu, ili kao što je Privredni prekršajni sud u Užicu omogućava se sudijama da češće zakazuju svoja ročišta i da građani, privredna lica i drugi subjekti pred sudskim organima svoje presudu dobiju u razumnom roku. Moram da naglasim da je odmah 2012. godine doneta Strategija reforme pravosuđa sa akcionim planom ali i Strategija za sprečavanje borbe protiv korupcije. Zato moram da istaknem da su 1. marta 2018. godine počela da rade odeljenja pri višim sudovima i višim javnim tužilaštvima za suzbijanje kriminala i korupcije i da je doneto već 500 osuđujućih presuda, među njima ima i funkcionera. To znači da SNS poštuje isključivo zakon i samo u skladu sa zakonom i Ustavom se ponaša, nema nezaštićenih, svi smo pred zakonom jednaki. Naravno, što se tiče Saveza za Srbiju to je još jedno agregatno stanje ovog žutog tajkunskog preduzeća, to su u stvari mrzitelji uspeha. Uspeh Srbije oličen je u liku i svakodnevnom radu i delima Aleksandra Vučića, Vlade SNS. Ti mrzitelji Srbije su oni ljudi koji promovišu silovanje, koji promovišu vešanje, koji promovišu šamaranje, koji promovišu pretnje smrću i ne znaju ništa drugo, sem da vređaju, a posebno im je nekako tu primamljivo da vređaju žene. Naravno, moram da pomenem da je sindikat pravosuđa u hotelu „Đerdap“, u Kladovu 2012. godine, zbilja organizovao u vreme tog žutog tajkunskog preduzeća, zbilja organizovao jednu bahanaliju, ja posedujem i slike koje su izašle u jednom dnevnom listu, ali me je prosto sramota da pokažem, na dva naga ženska tela servirana je hrana i sa tih nagih ženskih tela sindikalci pravosuđa su uzimali hranu. Ono za šta se mi zalažemo i ono što je nesporno da bi trebalo da radi i tužilaštvo jeste da pokrene postupak i da se obračuna sa svima onima koji unose motorne testere, koji razbijaju stakla na RTS, koji pale knjige u 21. veku, pa to je fašističko obeležje paljenja knjiga u sred Beograda. Beograd je uvek bio slobodarski grad, u Beograd su dolazili uvek oni kojima su knjige zabranjivane i uvek su nalazili ovde mogućnost da promovišu svoje knjige. Danas, nažalost, to žuto tajkunsko preduzeće, Đilasa, Tadića, Obradovića u centru Beograda pali knjige. Znači, tome se mora stati na kraj. Tužilaštvo mora da preduzme mere kako bi procesuiralo sve one koji nasiljem i terorom sprovode teror u Beogradu, a na kraju krajeva i širem Srbije. Hvala. Zahvaljujem. Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog jedinstvenog pretresa pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Red je da nešto kažemo uopšte o pravosuđu, s obzirom da danas imamo na dnevnom redu odluke o izboru onih koji će raditi upravo u pravosudnom sistemu. Jedan od prioriteta Ministarstva pravde je svakako i revizija Akcionog plana za Poglavlje 23, odnosno unapređenje normativnog okvira koji će i državi i građanima pružiti sigurnost i vratiti poverenje građana u pravosudni sistem. Ono što je u tom smislu podatak koji jeste važan jeste da je danas prosečno trajanje predmeta 253 dana, a 2012. godine, setimo se, bilo je duže od 560 dana. Naravno, rad na efikasnosti sudova ne sme da ugrozi kvalitet rada tih sudova, niti kvalitet pravde koji građanima mora biti dostupan. Zato se radi na zakonima, ali se radi i na internim propisima i njihova primena nam stvara statistiku koja nam pokazuje određeni napredak. Takođe, u saradnji sa EU realizuju se projekti koji su sudijama i tužiocima obezbedili određenu stručnu obuku. Još jedan prioritet je borba protiv korupcije i u tome veliki značaj, pored ostalih institucija i drugih resornih ministarstava, imaju i četiri velika regionalna centra, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu. Dakle, povećan je broj osuđujućih presuda, što je ocenjeno kao pozitivno, osuđujućih presuda za krivična dela sa koruptivnim elementom, najčešće za zloupotrebu položaja. U prvoj godini od kako se primenjuju neka nova zakonska rešenja bilo je više od 400 osuđujućih presuda, a ono na šta se posebno stavlja akcenat jeste da nisu bila zaštićena lica koja su se nalazila na visokim položajima ili obavljala visoke funkcije. Svakako smatram da je saradnja između Narodne skupštine i Ministarstva pravde na zavidnom nivou, čak više nego na zadovoljavajućem nivou i samo takav partnerski odnos može rezultirati donošenjem zakona čija će primena biti na dobrobit građana.

Dakle, danas smo govorili i o pravosudnom sistemu i o nekim aktuelnim dešavanjima u zemlji, govorili smo i o nekim dnevno-političkim temama, pa i o tome kako se sudski postupci koji su dospeli u medije zapravo okarakterišu kao politički progon. Pretpostavljam da je rasprava bila interesantna, naročito onima koji se prvi put biraju na sudijske funkcije. Njihov put ni do ovog trenutka nije bio lak, a neće biti ni na dalje i mislim da je dobro da u parlamentu ukažemo na ponašanja koja mogu uticati na smanjenje nezavisnosti u radu sudije ili tužioca ili na stvari koje mogu staviti istragu pod znak pitanja ako se u pogrešnom trenutku jasnost upozna sa detaljima predmeta. Svedoci smo da u Srbiji postoje neki ljudi koji misle da su političari i koji misle da su opozicija, koji nemaju nikakvu podršku naroda i zbog toga su spremni na sve, pa čak i na to, kako sam danas već govorila, da određene sudske postupke pretvaraju u političke. Oni nisu spremni, nisu ni sposobni da izađu na izbore. Oni su rešili da krenu sa kampanjom bojkota koja se, videli smo, ovih dana sastoji u lepljenju nalepnica. Oni su skloni vandalizmu i ugrožavanju javnog reda i mira. Oni lome stakla kada upadaju u RTS ili u druge ustanove. Oni sipaju blato ispred opštine. Oni sa sobom od kuće ponesu testere i vešala kada krenu u protesnu šetnju. Oni nazivaju demokratijom to što su zauzeli rektorat. Oni prete šamarima na društvenim mrežama. Poslanici koji su ušli u Savez za Srbiju bojkotuju rad ove Skupštine, ali ne bojkotuju plate, ne bojkotuju putne troškove, ne bojkotuju službena putovanja. Oni se ponašaju kao neradnici i kao uličari, a takvi nikada neće imati podršku građana. Ja predlažem da uličarima ostavimo ulicu, da parlament i druge institucije ostavimo poslanicima koji žele u ovom parlamentu da rade i drugim ljudima koji žele da rade, a sudove da ostavimo sudijama koji moraju da sude po Ustavu i po zakonima, savesno, predano i nepristrasno, onako kako su se i zakleli. Na kraju ove rasprave o predlozima odluka koje su pred nama, ja želim da se zahvalim svim kolegama i predstavnicima Visokog saveta sudstva na konstruktivnoj i kvalitetnoj raspravi i na razmeni informacija, koja će svakako pomoći u daljem radu i vama, a i nama poslanicima. Zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tač. Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem sredu, 23. oktobar 2019. godine, sa početkom u 9.45 časova, kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini. Ovim bismo završili sa današnjim radom.